Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o podporu několika pozměňovacích návrhů. První se týká místních komunikací a v oné tabulce, kterou máte k dispozici, je pod označením B42.

Tento dotační titul je určen pro obce do 3 tis. obyvatel. Všichni víme, že na místních komunikacích je obrovský vnitřní dluh a rekonstrukce místních komunikací je mnohdy finančně velmi náročná.

Dost často slýcháváme argument, že obcím bylo navýšeno rozpočtové určení daní. Když se zeptáte jakéhokoliv starosty, je to pravda, obce dostaly více peněz, ale velkou část z těchto finančních prostředků vynaloží na platy zastupitelů či starostů a místostarostů. Toť první pozměňovací návrh. Možná si někteří z vás vzpomenou na výstavu fotografií ohrožených nemovitých památek ve Státních aktech v loňském roce, která probíhala během druhého a třetího čtení státního rozpočtu. Z této výstavy bylo zřejmé, že stav velké části kulturních památek je neuspokojivý, a potvrzují to i čísla.

A to je hodně peněz, a hodně by proto na opravu kulturních památek mělo být vyhrazeno i ve státním rozpočtu v příslušných dotačních programech. Tím spíše, že v tomto programovém období na rozdíl od předchozího je z peněz Evropské unie podporován jen zlomek kulturních památek.

Namístě je proto jednoznačně výrazné posílení národních dotačních programů. Výpadek evropských peněz prostě musíme řešit. A jako řešení naprosto nestačí žádná symbolická záplata, jak tomu je v oněch památkových programech.

Prosím proto, abyste podpořili tento pozměňovací návrh, protože stát, který nedbá o kulturní dědictví, je ostudou. Třetím pozměňovacím návrhem je návrh, který je pod označením B44 a má tři varianty. Jedná se o navýšení národního dotačního titulu na výstavbu mateřských škol. Jen připomínám, že jsem zde zmiňovala regiony, ve kterých je velký nedostatek kapacit v mateřských školách. Nebudu je znovu předčítat, můžete se podívat do stenozáznamu. Ale až se vás budou vaši starostové ve vašich regionech ptát, zda jste podpořili tento dotační titul, a vy budete muset konstatovat, že nikoliv, uvidíte jejich reakci. Žádám vás proto, abyste podpořili tento pozměňovací návrh, protože jako v případě základních škol, kdy bylo pozdě na dotační tituly, můžeme předejít hrozivému nedostatku finančních prostředků ohledně kapacit v mateřských školách. Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledním pozměňovacím návrhem je návrh, který se týká navýšení platu učitelů v regionálním školství a je pod označením B45. S kolegy z poslaneckého klubu Starostů a nezávislých se to snažíme dodržovat, a proto jsme připravili tento pozměňovací návrh, který navazuje na náš předvolební slib výrazně navýšit platy učitelů. Mimochodem podobný slib zazněl před volbami také z úst představitelů dalších politických stran a kromě slibů zde existuje i veřejně prezentovaný cíl Ministerstva školství. Pokud chceme učitelům přidat, musíme jim přidat, jen sliby a cíle to rozhodně nevyřeší.

K číslu mi nyní dovolte přidat ještě několik argumentů. Pokud chceme udržet učitele ve školství, pak je nutné jejich navýšení, jinak učitelé budou odcházet do jiných oborů. Vážené dámy, vážení pánové, opakuji znovu, co jsem zde již jednou říkala. Všichni hovoříme o investicích do infrastruktury. My hovoříme o investicích do budoucnosti v případě navýšení platů pro učitele. Závěrem mi dovolte konstatovat, že v novém programovém prohlášení vlády jsou zmíněny všechny body, které jsem zde uvedla, a proto věřím, že sliby budete plnit nejen o Vánocích. Pan poslanec Skopeček, po něm pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo. Hezký večer, kolegyně, kolegové.

Nicméně žijeme v docela dobré ekonomické době.